Když to dělají privátní televize, je to jejich věc.

Nejsou ani veřejní, ani právní. Ale jsou to média veřejné služby, mají tomu sloužit.

Pane ministře, ten váš svět je světem neodpovídání na naše otázky.

Ptali jsme se na ty jednotlivé demokratické procesy, které tady byly porušeny. Náš svět je abych použil vaše slova, a myslím to skutečně hodnotově náš svět je demokratický. Já jsem tady říkal několik příkladů.

Celá řada tady těchto věcí. Vrcholem toho je právě tady tato malá novela zákona o České televizi, která se děje ještě mimořádnou schůzí Sněmovny před volbou generálního ředitele. Protože žijeme ve společném světě, tak tady naštěstí máme opozici, která na to velmi tvrdě upozorňuje a bude na to i nadále upozorňovat.

Mně se to nelíbí a já bych chtěl, abychom žili ve světě, kde se budeme bavit nad těmi jednotlivými zákony věcně tak, jako to děláme my v opozici, a ne tak, jak to děláte vy v koalici. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale mě spíš zarazila jiná věc, co jste tady řekl.

Děkuji.

My nejsme tady od toho jako politici, abychom hodnotili, zda jsou veřejnoprávní média objektivní, nebo neobjektivní, nebo co by generální ředitel na základě přání poslanců měl dělat. Takového generálního ředitele já opravdu nechci! My chceme generálního ředitele, který bude postupovat nezávisle na politickém vlivu, a my jako poslanci vládní koalice toto tady hájíme. Proto my tady předkládáme návrh zákona, který komplikuje politický vliv na volbu generálního ředitele.

Politické reprezentace se střídají, jednou jsme v opozici my, podruhé jste v opozici vy.

Děkuji. Pan poslanec Brázdil.

Protože když oni...

Já jsem vám teď nerozuměl.

Vy chcete neobjektivní?

V tom rozdělování pokračujeme. Pokračujeme něčím takovým, jako je schvalování této novely. Ještě jednou, nejsem kovaný, ale tak trošku povědomí o tom, co bych chtěl a co je správné, snad máme každý. Tak pojďme tímto směrem. Děkuji za slovo.

Prostě měla by být objektivní, neměla by být vyvážená na jednu nebo na druhou stranu. Občané mají právo vědět, protože platí koncesionářské poplatky, a mají právo vědět, za co ty peníze platí. Proč tato novela neřeší to, co naše občany už dávno trápí a chtějí vědět? Kolik dostávají jednotliví moderátoři, za co jsou placeni, jaké jsou jejich platy, jak se řeší stížnosti na Českou televizi? Vždyť ve své podstatě ta rada je bezzubá. Ona nemůže vůbec nic.

Proč ten lid o tom neví nic?